Je potřeba si říkat jasně, jak vlastně to s těmi čísly je. To za prvé. A za druhé, jestliže říkáte, že nechápete, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, kde tedy dojde k té úspoře a jak to tedy bude, tak to mě moc mrzí. Znamená to tedy, že úplně asi nemáte jasno, jak probíhá financování veřejné dopravy. Ještě jednou opakuji, platy řidičů Děkuji.

Protože ty ušetřené stamiliony, které vy pořád zamlčujete, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, tak ty by právě mohly jít na tyto náklady na mzdy řidičů.

Na závěr tedy dovolte, abych konstatovala, že jako Starostové a nezávislí jsme právě proto předložili ten návrh, abychom uspořili obcím a krajům peníze, které potom budou sanovat náklady na zvýšení mezd řidičů. A co se týče toho, že jste vyjednali podporu pro kraje na mzdy řidičů, to je pravda, ale dostali jste pouze polovinu, pokud jsem tedy měla informace ze Středočeského kraje, takže stejně kraje musely tuto částku hradit. Ale jaksi jste zapomněli, nebo Svaz měst a obcí zapomněl, že ty náklady na zvýšení mezd řidičů nesly také obce. Děkuji. A je tady s faktickou poznámkou pan poslanec Běhounek.

Vaše dvě minuty, pane poslanče. Pane předsedající, dámy a pánové, musím konstatovat, že tady zaznívají nepravdy. A to je konstrukce, která je mnohem složitější než jenom mzdy řidičů. Druhá věc. Já jsem se toho jednání bohužel tenkrát za Asociaci krajů musel účastnit, protože ti, kdož tam byli původně nominováni, byli omluveni. A to rozhodnutí bylo přes náš negativní přístup a odpor stejně přijato. My jsme upozorňovali, že konstrukce prokazatelné ztráty bude tímto způsobem deformována a pro nás to budou obrovské náklady. A obce se v tom podílejí pouze tehdy, když si zaplatí ODO, to znamená ostatní dopravní obslužnost.

Nevypadá to...

Posuneme se tedy do rozpravy podrobné, kterou tímto otvírám. Děkuji za slovo. Také děkuji. Ještě někdo se hlásí z místa do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. V tom případě, jelikož nepadly v tuto chvíli hlasovatelné návrhy, končím druhé čtení tohoto návrhu. Tím jsme vyčerpali pevně zařazené body a budeme pokračovat v bloku druhých čtení podle pořadu schůze.